Tak faktické poznámky slouží občas i k poděkování. To chápu, ale toleruji takovéto vyjádření, protože jsme rádi, že tady můžete, pane poslanče, býti s námi.

Možná bych si jenom dovolila takovou krátkou poznámku. Ale vzhledem k tomu, že je poměrně hodně faktických poznámek a ty mají přednost, tak prosím buďte trpěliví. Můžete sledovat i počet faktických poznámek. Takže nejprve jsou faktické, teprve potom mohou být reakce na vaše faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád reagoval na pana kolegu Vondráčka, který zde mluvil o výkladu pojmu hospodářských škod. Omlouvám se, že vás přerušuji. Děkuji. Pokračujte. Tak jsem se trochu domníval, že by se měl seznámit s tou problematikou legislativní nouze a výkladem § 99, tak jak je obsažen mimo jiné v komentáři paní doktorky Silové a dalších, kde jsou citována i příslušná rozhodnutí Ústavního soudu. A tam se uvádí: Rozhodnutí o tom, zda hrozí hospodářské škody, není rozhodováním o škodách v právním slova smyslu, ale vychází z úvah o širších politických konsekvencích. Takže nemá smysl na to aplikovat standardní právní teorii, která se týká pojmů škoda, nikoliv hospodářská škoda ve smyslu jednacího řádu, to není totéž jako škoda v občanskoprávním smyslu. Takže rozdělovat to na škodu skutečnou a ušlý zisk nedává v tomto ohledu žádný smysl. A druhý bod, to je nález Ústavního soudu č. 80/2011. Jejich vznik a rozsah se pohybuje jen v rovině pravděpodobných tendencí a vyžaduje vážení řady skutečností nebo souvislostí, například zájmu jednotlivých dotčených subjektů, dopady hlediska veřejných financí, vnitropolitické a zahraničněpolitické souvislosti a tak dále. Takže doporučuji určitě seznámit se s tím výkladem. A možná, že kdybyste umožnili panu ministru pro legislativu, aby standardně vystoupil v rozpravě s přednostním právem na začátku tohoto bodu, kde se to slušelo, a nezablokovali jste to faktickými poznámkami, tak jste si to jeho vyjádření vyslechli v době, kdy tady byl. Myslím, že to bylo asi šest hodin a času na to bylo dost. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Já moc děkuji.

Je to bod číslo 11 Způsob projednání návrhu zákona. Důvody pro tento výjimečný postup jsou spatřovány zejména ve značných hospodářských škodách, které státu bez přijetí návrhu zákona hrozí.